Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, před sebou máme návrh s poněkud nešťastným osudem. Jeho účelem je v předepsaných termínech transponovat do našeho právního řádu dvě směrnice Evropské unie. První se týká prodloužení doby ochrany k hudebním nahrávkám, druhá úpravy tzv. osiřelých děl a zvláštní výjimky k umožnění jejich zpřístupnění na internetu. Parlamentu ho však musela vláda předkládat nadvakrát, neboť v mezidobí došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Poté co byl Poslaneckou sněmovnou beze změn přijat, vytkl návrhu Senát legislativně technické nedostatky a současně doplnil kritérium obsazenosti ubytovacích prostor. Mezitím vinou všech těchto zdržení je proti České republice vedeno Evropskou komisí řízení pro nedodržení transpoziční lhůty. Pokud jde o pozměňovací návrhy Senátu, jde vesměs o nepodstatné návrhy textových úprav, jejichž neprovedení by rozhodně nijak nezpochybnilo výklad zákona a nebránilo jeho náležité aplikaci. Pokud jde o bod 22 návrhu, chci zde opětovně konstatovat, že jde o úpravu nesystémovou. S doplněním kritéria obsazenosti ubytovacích prostor, zjednodušeně hotelových pokojů, Ministerstvo kultury počítá v aktuálně připravované novele autorského zákona, ovšem s tím, že bude provázáno s ostatními ustanoveními zákona tak, aby jednostranně nezvýhodňovalo jen jednu zájmovou skupinu. Bez ohledu na tyto výhrady se jako předkladatel cítím zodpovědný především za to, aby Česká republika nebyla sankcionována za neplnění svých závazků. Proto s ohledem na náročné kvorum nezbytné pro potvrzení původní podoby návrhu hodlá vyslovit souhlas s jeho přijetím ve znění, které odsouhlasil Senát. Děkuji za pozornost.

Ano. Ještě pana zpravodaje požádám o strpení. Pan ministr Herman konstatuje, že se mu ztratila jeho hlasovací karta, kterou si přinesl ke stolku zpravodajů.

Prosím nyní o klid, slovo má pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem velmi pozorně poslouchal odůvodnění pana ministra. Musím konstatovat, že řekl vše podstatné. Já bych pouze doplnil, že transpoziční lhůta u prvé směrnice o době ochrany autorského díla uplynula už v listopadu loňského roku. Lhůta u druhé směrnice o způsobech užití osiřelých děl končí v říjnu letošního roku.

Totožný pozměňovací návrh byl předložen i této Sněmovně a ta jej původním hlasováním zamítla. Co se týká samotné procedury hlasování, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu Senátu, pro jeho schválení nám stačí nadpoloviční většina.

Z uvedených důvodů jako zpravodaj doporučuji Sněmovně přijmout zákon ve znění Senátu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji.

Není tomu tak. Tak v tom případě s faktickou poznámkou paní poslankyně Anna Putnová v rozpravě, kterou jsem otevřel. Paní poslankyně, máte slovo. Dobrý večer, pane předsedající, dobrý večer, dámy a pánové. Skutečně se jedná o čistou transpozici, kterou jsme takto vnímali také na projednávání našeho školského výboru. Nepřijali jsme žádný pozměňující návrh. Chci připomenout, že pozměňující návrh, který paní poslankyně Zelienková předložila, obsahoval vlastně v sobě bod 22 a Sněmovna se dohodla hlasováním, že nepodpoří tuto variantu, a že ji budeme tedy respektovat jako čistě transpoziční, a proto jsme se přiklonili a uvěřili jsme tomu, že se připravuje komplexní pozměňující návrh, tak jak přislíbil pan ministr Herman.

Děkuji paní poslankyni Anně Putnové za její vystoupení a za dodržení času. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování.